Mám zprávu, kterou nemám ověřenou, že už Mezinárodní soud pro lidská práva uznal, že i vybodování je svým způsobem trest.

Filozoficky tedy. Přátelé, garantuji vám, že můj návrh je věcně správný, legislativně čistý, a teď jde o to, zda najdeme vůli k politickému rozhodnutí. A politické rozhodnutí je omezit pravomoc jedné jediné městské policie.